Dáme přednost paní ministryni. Děkuji. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Také jsme už s paní ministryní financí měly být od sedmi hodin na koaliční radě.

Vyčíslení požadavků dofinancování sociálních služeb tak, jak jej Asociace krajů 2. května předložila Ministerstvu práce a sociálních věcí a sociálnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zněla 1,9 miliardy.

Vím, že je pozdě, ale vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, abyste zachovali klid po zbytek jednání.

Takže to byla část A jedna miliarda. Tu jsme včera na vládě schválili a je splacená, nebo zaplacená, bude financována z polovičky Ministerstvem financí a z polovičky Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Je to velmi složité.

Bylo to půlroční vyjednávání s Evropskou komisí.

Pokud nemám finance na individuální projekty a pak je dostanu k dispozici a lze je čerpat zpětně od toho data, kdy ten výpadek nastal, a nemusím na to mít ještě schválený nebo prodloužený projekt, tak prostě a skutečně skutečně došlo k čerpání těch výdajů, protože to je předpoklad, to je podmínka, tak je to financováno z těch individuálních projektů. To jsou sociální služby, které poskytuje přímo ministerstvo, protože jsou zjednodušeně řečeno velmi nákladné, velmi složité a neexistují v každém kraji.

Takže to je to složení. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Vondrák. Dobrý večer, dámy a pánové. Já se nepovažuji za odborníka na sociální oblast, na to mám svého docenta, nebo tedy náměstka pro oblast sociální péče. Ale dovolím si tady odborný odhad. A možná tady je ten rozpor mezi tím, co slyšíme od paní ministryně a od jiných, kde je ten rozdíl vlastně chybějící jedné miliardy. A myslím si, že právě tu miliardu na ty platy, když dostaneme, tak vyřešíme problematiku všech veřejných organizací, které v podstatě musí ty platy zaplatit.

Také děkuji. Nyní tedy přednostní právo pana předsedy Stanjury. Prosím. Jsem rád, že jsem dal paní ministryni prostor.

Takže nemá cenu to říkat takhle individuálně. A použila to paní ministryně jako argument a žádnou váhu to prostě nemá. Zlínském kraji je v koalici i váš koaliční partner, pokud se nepletu, dokonce i s námi.

Někde jsme v koalici.

To je přece klíčová oblast. Nula.

Ale je to velký rozdíl, jestli mluvíme jenom o těch, kteří jsou placeni z veřejných zdrojů ve smyslu platů, nebo těch ostatních. A tam nejsou platy, tam jsou mzdy.